Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Kdyby vaším prostřednictvím byla fér paní poslankyně Valachová, tak by se učitelům v mateřských školkách omluvila. Protože jedním dechem se tady vymlouvá, nebo argumentuje tím, že tady můj kolega Klaus něco řekl, přestože názory odborníků byly jiné.

Já bych tady naopak očekávala, že se paní ministryně Valachová všem nám omluví. Omluví se i vám z vládní koalice, tehdejší vládní koalice, kteří jste byli vázáni koaliční smlouvou pro tento nesmysl hlasovat. Kolegyně a kolegové, dneska máme jedinečnou možnost to změnit, vrátit znova tu situaci před účinnost, platnost tohoto zákona a napravit škody po paní bývalé ministryni Valachové. Učiňme tak. A já bych chtěla jen říct, že to nejsou pouze dětské skupiny, jsou to i jesle. Praha 2 provozuje jesle několik desítek let, dokonce stavíme jesle nové. Takže paní kolegyně Valachová prostřednictvím pana místopředsedy, nevlamujte se do práv starostů, do práv samospráv na to, aby jako zřizovatelé si určili potřeby podle toho, co v té obci mají, a podle toho se chovali.

Děkuji. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vidím, že chceme reagovat na podobná slova paní poslankyně Valachové. Jenom připomenu, že letos jsou komunální volby, a dnes máme šanci pomoci novým nebo staronovým zastupitelům, novým nebo staronovým starostům, abychom obě ty nesmyslné povinnosti, které prosadila bývalá vládní koalice, zrušili. A je fér říkat, že my občanští demokraté jsme na to upozorňovali od začátku legislativního procesu v minulém volebním období a tento zákon jsme také nepodpořili. Logicky vyhraje reálný život a realita. Ne sny plánovačů, kteří jsou posedlí číslem 100 %, 100 %, 100 %.

To za prvé. Za druhé.

Byla připravena velmi rychle, byla prosazena na sílu. A zase reálný život ukázal, že to nebylo připraveno dobře, minimálně z toho časového hlediska.

Děkuji za přesné dodržení času. Než dám slovo panu poslanci Klausovi, přečtu nějaké omluvenky.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Já jsem nikoho neurážel.

Vyjádřila jsem se vaším prostřednictvím k panu poslanci Klausovi, pouze právě co se týká nového financování škol.

Co se týká vaším prostřednictvím poznámky Jany Černochové, já jsem přece už při těch minulých čteních vysvětlovala a upozorňovala na to, jak se ta garance do zákona dostala. Dostala se poslaneckým návrhem.

Hájila jsem tuto novelu po vetu prezidenta republiky a dosáhla jsem přehlasování veta prezidenta republiky.

Děkuji vám. Já také děkuji. Máte slovo.

Já musím sdílet jeho názor. My tedy jsme pro odložení pouze o rok, protože se domnívám, že dva roky je dlouhá doba, ale budeme i přesto hlasovat pro.

Já jsem tady v minulém volebním období neseděla a nebyla a nehlasovala jsem pro žádnou novelu školského zákona, ale od té doby, co jsem poslankyní, tak mi přišel nespočet emailů a žádostí o to, abychom hlasovali pro novelu pana Klause, a to aby nebyla povinná mateřská škola pro děti od dvou let.